A k veřejnému zájmu svému kolegovi Váňovi.

A selektivní spravedlnost zase zpátky doprava. A když budete tvrdit, že selektivně stíháme jenom některé pachatele trestných činů, to přece také není pravda. A i státní zástupce se bohužel může dopustit trestného činu. Já jsem do toho návrhu na zřízení komise napsal úmyslně: prověří činnost.

Děkuji. Nyní pan kolega Chalupa s faktickou poznámkou. Já nechci dlouho zdržovat.

To je veřejný zájem. Děkuji panu kolegovi Chalupovi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Selektivní spravedlnost nebyla reakce na návrh na vznik téhle komise ani na vás. To byla reakce na slova paní ministryně v rámci obecné debaty. Stručná reakce na pana poslance Gabala, vaším prostřednictvím.

Děkuji. Nyní je konečně řada na řádně přihlášeném panu poslanci Jiřím Štětinovi. Pane kolego, prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já bych z tohoto místa chtěl připomenout jednu věc. Já jsem v minulém volebním období měl interpelaci na tři ministry, na ministra vnitra pana Kubiceho, na ministra spravedlnosti pana Pospíšila a na paní vicepremiérku Peake, ve věci kauz, o kterých se mluví v této republice a které nejsou selektivní. Ty jsou systémové. A já jsem je žádal, aby mi odpověděli, jak tyto kauzy byly šetřeny, kdo je šetřil, proč nebyly vyšetřeny. Víte jaký byl závěr? Že do dnešního dne odpověď nemám. Já to chápu, proč. Já se domnívám, že se nikdo nechce vlamovat do státního zastupitelství. Nikdo si nebude hrát na nějakou komisi, která je přes vyšetřovatele, státní zástupce.

Takže musím říci, že vítám tuto komisi, a kdyby začala pracovat zítra, jenom dobře. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Jiřímu Štětinovi. To byl poslední přihlášený v rozpravě. Nikoho nevidím, pan, ano. Máte slovo, pane předsedo. A evidentně je rozprava společná.

Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ano, pan navrhovatel. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já bych chtěl všem předřečníkům poděkovat.

Takže myslím si, že tato Sněmovna má šanci být snad už konečně jednou nějaká jiná, než byly ty minulé.

Pozměňovací návrh od pana Korteho na to, aby to bylo z každé strany jeden člověk, tedy paritní zastoupení, padl.

Otevírám rozpravu podrobnou.

To jsou dva návrhy, a pak jenom krátký návrh či prosba.

Děkuji. Nyní kdo dál do podrobné rozpravy? Pan navrhovatel, jestli zopakuje jenom ten text, který je připraven k usnesení. Pan zpravodaj? Děkuji. Takže konstatuji, že návrh na zamítnutí předložen nebyl.

Budeme hlasovat v této věci. Má ještě někdo jiný zájem vystoupit v rozpravě? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování.